Děkuji. V rozpravě vystoupí pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Samozřejmě že ano, ale všem. Samozřejmě že je to správně, ale nestačí to. Kdo z nás by vědomě ztěžoval mladým nějaké postavení třeba na hypotečním trhu? Ale to nám nesmí stačit. A jak to víme?

To by byla asi stoprocentní jistota, že všichni všechno vrátí, kdybychom měli jednu státní banku, ta by všechno posuzovala a ty hloupé komerční banky, které produkují ty problémy, by z toho nebezpečného procesu vypadly.

Je největší problém bankovního sektoru nesplácení hypotečních úvěrů? Ano, nebo ne?

Ano, nebo ne. Kolik jich je?

Když jiné skupiny píšou zákon pro sebe, tak mnozí poslanci říkají: pozor, pozor, ten, koho se to týká, vám připravil pozměňovací návrh, ten, koho se to týká, napsal ten návrh zákona. A tady si Česká národní banka napíše zákon o České národní bance a málem každý kritik je označován za někoho, kdo by k tomu vystupovat neměl. Já tomu nerozumím.

Ano, banka po nás chtěla hodně podkladů, ano, taky jsme se dlouho rozmýšleli, jestli to riziko, ten dlouholetý závazek přijmeme.

Takže já tomu vlastně vůbec nerozumím. Proč to vlastně vůbec řešíme?

Kašlou na to? Postupují podle toho?

Preventivně?

Vůbec nic. Je to pouze výmluva a je to pouze snaha České národní banky, docela pochopitelná, jako každé státní instituce mít víc a víc kompetencí, mít víc a víc vlivu. Určitě podpořím návrh na vrácení či zamítnutí tohoto návrhu zákona. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Miroslav Kalousek. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vznikla tady mírná přátelská nejistota, nikoliv spor, zda pan poslanec Martínek předložil návrh na vrácení k přepracování. Ano, předložil. Pan poslanec Martínek předložil návrh na vrácení tohoto materiálu k dopracování. Prosím, máte slovo, pane guvernére.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, děkuji vám za možnost reagovat aspoň na některé výtky na adresu této novely zákona.

Nemáme problém se špatnými úvěry.